Důvod druhý. Programové prohlášení říká, že vláda chce prosadit opatření proti suchu. Přitom se v něm nedočteme jediné zmínky o tom, že bude prosazovat opravdu účinná opatření, jako například hospodaření na menších půdních celcích tak, jak to z dobrého důvodu dělali naši předkové.

Je to zejména negativní dopad na žijící živočichy. Důvod třetí. Ve vládním programu není objasněna strategie vlády ohledně ochrany zemědělského půdního fondu.

Ale v praxi to považuji za pouhou omluvu pro odprodej kvalitních pozemků z vlastnictví státu či obcí. Vážená vládo, dokud nepřestanete chápat zemědělskou půdu, lesy a prostředí kolem nás obecně jen ekonomickou optikou jako zdroj, ze kterého je nutné získat co nejvíc peněz, mé svědomí mi nedovoluje pro udělení důvěry vlády hlasovat. Nejsem zarytá ekologická aktivistka, která by se přivazovala ke stromům, ale na rozdíl od vás si uvědomuji vážnost situace, v jaké se nacházíme, protože jsem v každodenním kontaktu s lidmi žijícími na venkově. V Praze to možná nevidíte, ale jižní Morava je skoro na suchu. Musíme se urychleně začít chovat tak, abychom toho my a naše děti později nelitovali. Uvědomte si, že půdu jsme nezískali od svých předků, ale vypůjčili jsme si ji od našich dětí a vnuků a měli bychom ji vrátit v dobré kondici. Děkuji za pozornost. Děkuji paní poslankyni. Dávám slovo paní poslankyni Vrecionové, připraví se pan poslanec Kupka.

Bohužel tento den dnes nastal. Stydím se za tuto vládu, za vládu Babiše a Zemana, ale jsem přesvědčena, že jednou bude líp. A já pevně věřím, že se dožiji doby, kdy se nad touto etapou našich dějin většina národa bude podivovat a bude se ptát, jak se to vůbec mohlo stát. Tato země přežila už mnoho hrozného. Přežila komunismus, přežila dobu normalizace a jistě přežije i vaši účast v politice, pane premiére. Jsme schopný národ, jen nás řídí nemehla, abych využila vaše hesla. Pevně věřím, že to bude trvat mnohem kratší dobu, než se nyní může zdát.

Do vlády nejste schopen sehnat nikoho, kdo by měl ve společnosti alespoň trochu úcty a respektu. Vaše expertka, nominantka na Ministerstvo spravedlnosti musela odstoupit ještě předtím, než jste vůbec přišel požádat o důvěru. Divím se vám, poslanci za ANO, a věřím, že je mezi vámi velká řada velmi slušných a poctivých lidí, že u něčeho podobného chcete asistovat. Jednou se budete stydět, že jste takovouto vládu drželi u moci.

To jsou mi ale paradoxy!

Nebude podporovat vládu, která bude šikanovat malé a střední podnikatele.

Nebude podporovat vládu, která vede naši zemi do minulosti.

Nyní bych si jenom ještě dovolila pár krátkých bodů k programovému prohlášení vlády. Tady už na to téma zaznělo v dnešním dni mnoho, já bych se jenom ráda věnovala té části zemědělství, i když kolegyně Krutáková tady již některé věci zmínila. Řada bodů v zemědělské části programového prohlášení budoucí vlády na první pohled zní velmi bohulibě.

Ve skutečnosti jste podporovali, a obávám se, že budete i nadále podporovat, pouze velkoprůmyslový způsob zemědělství bez ohledu na vše.

Dokument si dokonce v některých částech protiřečí.